Toto ne vždy umožňuje zdravotní stav člověka, který už je ve vyšším věku.

Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji. Prosím, pane poslanče. Vážený pane předsedající, já si dovolím také přispět několika poznámkami v tomto bodě.

Jen pro vaši informaci, máme zde 79 těchto jednotek, ve kterých pracuje něco přes 2 000 hasičů. Nemysleme si, že to pro ně je něco obrovského, ale je to jakýsi signál, že si té práce ostatně jako u zdravotnických záchranářů vážíme, protože nepůjde o stovky lidí, kteří by tohoto institutu využili, ale bude se to pohybovat maximálně v řádu několika desítek, možná i jednotek. Takže i to je ale signál k tomu, že si jejich práce vážíme, a já tedy budu tento senátní návrh podporovat. Já vám děkuji, pane poslanče.

Děkuji, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, vážený pane senátore, vážený pane předsedající, my jsme v minulém volebním období diskutovali o tom, jakým způsobem pomoci lidem, kteří zachraňují životy.

Co se týká těch podnikových hasičů. Já jsem se byl podívat v několika provozech a musím opravdu říct, že jak počet výjezdů, tak i enormní zatížení a nebezpečnost, tam skutečně hasiči musí být ve velmi dobré formě.

Ještě tedy faktická poznámka paní poslankyně Jany Pastuchové, potom řádně přihlášená paní poslankyně Richterová. Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji, pane předsedající.

Vy prostě ne, ne a ne.

Takže i já budu hlasovat pro senátní pozměňovací návrh. My jsme měli připravený i pozměňovací návrh, kde tam byly všechny složky IZS, ale vzdali jsme se toho, protože jsme věděli, že by to touto koalicí neprošlo.

Zaznívalo tady, že bylo prostě třeba opravit legislativní problém.

My jsme jako Piráti podpořili ten návrh, jak tady byl v minulém období, podpoříme ho znovu i dnes. Ale to, co se týká celého systému, je prostě komplexní důchodová reforma, něco, co potřebujeme, chystá se na příští rok. Potřebujeme dlouhodobou udržitelnost a funkčnost našich důchodů.

Obtížnost hledání zaměstnání je také všem naprosto zřejmá. My jsme proto vždycky chtěli komplexní systémová řešení, ale současně jsem tady jen proto, abych zdůraznila, že nás prostě čeká větší systémové řešení, něco, co nebude třeba vůči zase jiným jednotlivcům vlastně svým způsobem spravedlivé. Proto jenom poznámka závěrem.

Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji, paní poslankyně. Nikoho nevidím, v tom případě rozpravu končím. Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Ještě zagonguji a přivolám kolegyně a kolegy z předsálí. Eviduji vaši žádost na odhlášení.

Přečtu omluvy.